Tento materiál uvede v zastoupení ministra zemědělství pan ministr kultury Daniel Herman.

Rok 2014 představuje vůči výsledkům roku 2013 další posílení stabilizace odvětví zemědělství s významným růstem všech globálních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu. Ekonomický výsledek v roce 2014 dosáhl rekordní hodnoty 22,9 mld. korun.

Zemědělská výroba včetně ryb, což je větší pokles, než jaký zaznamenaly ceny vstupu do zemědělství, minus 1,3 %.

Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračovalo mírnějším tempem i v roce 2014.

Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství České republiky činil 2,1 % a meziročně se prakticky nezměnil. Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste.

V důsledku tohoto vývoje se záporná bilance agrárního zahraničního obchodu České republiky meziročně snížila o 5,9 mld. korun, to je téměř jednu čtvrtinu na 18,2 mld. korun. Stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil o 3,8 procentního bodu na 90,8 %, což jsou nejpříznivější hodnoty od vstupu České republiky do Evropské unie. Podíl bilančního schodku na českém agrárním vývozu se snížil během posledních pěti let z jedné třetiny na jednu desetinu. Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 je také přehled nezbytných opatření ze zprávy vyplývajících. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 byla projednána v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny dne 23. září 2015 usnesením číslo 81, doručeným poslancům jako tisk 595/1. Děkuji za vaši pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Vlastimil Gabrhel, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla... Řádnou přihlášku, dobře. V tom případě jste přihlášen řádně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, prosím o řádnou. Viděl jsem, že nikdo není přihlášen, ale nechci mluvit nijak dlouho, protože sami vidíte, že zde není přítomen ministr zemědělství. A podíváteli se na ten materiál, jsou tam důležitá čísla, fakta o míře zaměstnanosti v zemědělství, která v poměru k ostatním sektorům klesá.

Proto bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, zda by souhlasila s odložením této zprávy. Je to zpráva za rok 2014, tudíž se určitě nestane nic významného, když odložíme projednání této zprávy na příští schůzi za přítomnosti ministra zemědělství. Můj návrh tedy zní: Odložit tento materiál na příští schůzi jednání Poslanecké sněmovny, a to za přítomnosti ministra zemědělství. Děkuji vám za pozornost. Dobře. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. V tom případě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pro pořádek ještě zopakuji, že budeme hlasovat návrh na odložení tohoto bodu jednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 302. Přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 66, proti 67. Tento návrh byl zamítnut. Já se tedy ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy.

Vy evidentně ne, vám je to úplně jedno. Chtěli jsme postupovat korektně, nechtěli jsme pana ministra kultury trápit, ale musíme díky vašemu hlasování. Vy jste to sami rozhodli.